Děkuji vám za pozornost. Než budeme pokračovat v rozpravě, protože se mi ji nepodařilo uzavřít, tak konstatuji omluvu, která došla předsedovi Poslanecké sněmovny, a to z dnešního jednání do jejího konce se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka. Kolega Luzar se odhlásil, čili pan kolega Kováčik má slovo k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Jako toto těleso, jako Poslanecká sněmovna jsme už počátkem tohoto roku měli v rukou v okamžiku, kdy bylo jasné, že vládní koalice nefunguje pro stát, pro společnost, pro občany, pro města, pro obce, pro firmy, ale pouze pro řešení vlastních vnitřních rozporů, jsme měli v ruce rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Kdybychom to byli bývali udělali, mohli bychom být ušetřeni tohoto nedůstojného vnitrokoaličního praní špinavého prádla. Myslím si, že to nepřispěje volebnímu výsledku přinejmenším ani jedné z vládních stran.

Nerad bych, aby to tak bylo. Alespoň za sebe a za svoje kolegy jenom prohlašuji, že navzdory všemu, co tady bylo slyšet, i nadále si myslíme, že je třeba, aby byl dán řádný průchod řádné spravedlnosti, a že tedy orgány činné v trestním řízení si nedovolí něco fabulovat nadále, něco překrucovat a že jejich rozhodnutí bude spravedlivé. Já tedy budu hlasovat pro vydání obou kolegů ne proto, že by věřil něčemu, co je ve spise, ale prostě proto, že v podobných případech Sněmovna není ani soud, ani vyšetřovatel, nerozhoduje o vině a trestu, ale pouze dává průchod spravedlnosti. Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Brázdilovi, ptám se pana ministra Zaorálka, jestli chce faktickou poznámku nebo... Faktickou. Tak v tom případě po panu poslanci Kučerovi, který se přihlásil elektronicky, pane ministře.

Promiňte mi, přece jenom bych zareagoval. Srovnám toho vyšetřovatele s lékařem.

Ale tady je to úplně stejné.

Děkuji. Nyní pan poslanec Michal Kučera také s faktickou poznámkou, potom pan ministr Zaorálek, také faktická poznámka. Ještě jednou děkuji za slovo.

Dovolím si tato slova opravit. Toto nebylo praní špinavého prádla.

A to tady dneska mnohokrát zaznělo. Nyní pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ano, děkuji. Ta vláda samozřejmě absolutně nefunkční nebyla. To určitě pravda není. Že nás občas opozice kritizovala, to je její role. Možná dokonce někdy svými připomínkami nám i pomohla. Takže takto jsme tady kooperovali. Na závěr bych spíš konstatoval to, že chápu pana poslance Babiše, že se mu vlastně moc nelíbilo věnovat tady dnes celý ten prostor jeho rodinnému hnízdu, protože to pro něho nebylo moc příjemné téma. A protože toto není příjemné téma, tak jsme se tady obrátili k některým dalším tématům, která jsme otevřeli a o kterých jsme tady diskutovali.

My jsme si pouze přáli, aby se OKD dostalo pod kontrolu státu, protože nám to dává, myslím si, že to dává i těm lidem, co tam pracují, největší šanci pro budoucnost.

Pan kolega Faltýnek, pan poslanec Lank, pan poslanec Blažek, paní poslankyně Černochová. Nyní tedy pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. S faktickou, dobře, poznamenávám si. Vážené kolegyně, kolegové, pro mě dneska ten den moc veselý není. Nicméně teď jsem se konečně pobavil vystoupením milého kolegy předsedy klubu TOP 09 Michala Kučery, který tady hodnotil naši vládu, která tedy vydržela čtyři roky na rozdíl od jejich vlády. Myslím si, že důležité jsou konkrétní, reálné výsledky vlády.

To je výsledek vaší vlády, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Nyní tedy pan poslanec Martin Lank s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Koukám tady : Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslanců. Oba dva poslanci se jasně vyjádřili, že chtějí být vydáni. Všichni už máme tak nějak jasno.